Děkuji za váš příspěvek.

Začnu od konce.

K ostatním otázkám mám docela podrobnou argumentaci. To vodítko bylo úplně jednoduché.

My si myslíme, že to není správný přístup, že je třeba zachovat stejné podmínky pro každého zaměstnance, který bude pracovat v české firmě. To je ten hlavní důvod.

Prosím, máte slovo. Děkuji panu ministrovi za odpovědi. Pan poslanec to udělal za mě, ale kvůli tomu sem zpátky nejdu.

Prosím, pane ministře. Nakonec jsme se rozhodli, že to řešit nebudeme.

Ten problém reálně existuje, ale složení bylo poměrně komplikované. My jsme zvolili jednodušší cestu a já věřím, že to neovlivní objem poskytnuté pomoci. Myslím, že bychom v této chvíli měli obecně poděkovat všem donátorům, kteří dlouhodobě podporují neziskový sektor.

Děkuji panu ministrovi, rozumím tomu.

Děkuji a tímto tedy, protože už nejsou žádné další přihlášky, končím obecnou rozpravu. Není, nezazněly žádné návrhy k hlasování. Zahajuji rozpravu podrobnou. A nyní tedy máme otevřenou rozpravu podrobnou. Jenom se ujišťuji dobře, není tedy zájem o přednesení návrhů a já končím podrobnou rozpravu. Nyní závěrečné slovo. Prosím, pane ministře.

Děkuji. Má ještě pan zpravodaj zájem o závěrečné slovo? Nemá.